Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Všechny vás tady vítám.

Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami.

Stejně tak platí i omluvy z dnešního dne. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jiřího Dolejše a poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Má někdo jiný návrh.

Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 1. Návrh byl přijat.

Přistoupíme ke stanovení pořadu 35. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme tedy zahájit naši schůzi.

Ještě před zahájením prvního bodu schůze mám dvě přihlášky s přednostním právem, a to pana poslance Radka Vondráčka a pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska.

To je procedurální návrh, který budeme hlasovat bez rozpravy. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 3 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.